Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kako se menjaju okolnosti u ekonomiji i društvu uopšte, tako se i penzioni sistem mora prilagođavati, jer postoji verovatnoća da zapadne u krizu. Rast rashoda koji je bio brži od rasta prihoda, nepovoljan odnos broja penzionera i broja osiguranika, učešće rashoda za penziju u BDP-u u 2012. godini, koje je iznosilo preko 13% su sve razlozi koji su naš penzioni sistem doveli u krizu, a isplatu penzija u 2012. godini pod veliki znak pitanja. Ono što je obeležilo 2014. godinu jesu mere fiskalne konsolidacije, jer pokrivanje deficita za redovnu isplatu penzija je postalo veliki pritisak za budžet. Vlada Republike Srbije je tada na čelu sa predsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem se u ovoj oblasti susrela sa ozbiljnim problemima koje je trebalo hitno rešavati i tada je predložen Zakon o privremenom uređenju načina isplata penzija kojim su penzije smanjene. Uštede na mesečnom nivou iznosile su oko dve milijarde dinara. Upravo kao rezultat teških mera, ali i odgovorne ekonomske politike ova Vlada sada može da predloži donošenje zakona koji će značiti povećanje penzija. Penzioneri će oktobarsku penziju, koja se isplaćuje u novembru dobiti sa uvećanjem, kao i sve penzije na dalje. Usvajanjem ovoga predloga zakona biće ukinut Zakon o smanjenju penzija najkasnije do 30. septembra. Vlada Republike Srbije je i u ovoj oblasti pokazala ozbiljnost i visok stepen odgovornosti prema našim najstarijim sugrađanima, ali i prema svim građanima Republike Srbije, jer je ovo deo jednog velikog državnog sistema.

Član 4. se odnosi na član 46. osnovnog zakona i on je interesantan ne u ovom smislu kako je napisano, čak nije ni sporno, ali se radi o plaćanju doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, kako ovde piše, po bilo kom osnovu za koji postoji obaveza plaćanja doprinosa u skladu sa zakonom. Bilo bi dobro, evo, ministar je ceo dan tu, a sada izađe, da dobijemo informaciju koliko ljudi u Srbiji danas ima koji nemaju još uvek onaj tzv. povezani staž. Mnogo je problema od onog Balšinog 5. oktobra, pa i do dana današnjeg sa ljudima koji su radili u firmama koje nisu uplaćivale doprinose. Evo, recimo za jednu godinu pre nekih možda desetak godina, čak za jednu godinu ni ova Skupština nije platila doprinos za zaposlene, a ovo sam uzgred rekla. Govorim o onim firmama koje su nekada bile ozbiljne firme, pa koje su ove dosmanlije svodile na što je moguće nižu meru da bi mogli da ih kupe i onda su tako zadržavali radnike dok im ne istekne onaj rok od dve godine koliko su po ugovorima o kupovini tzv. privatizaciji bili u obavezi da ne menjaju delatnost. Nekoliko puta je intervenisala Narodna skupština na predlog Vlade. Nekoliko puta su se ti doprinosi plaćali za te ljude, ali još uvek pouzdano znamo, ima dosta građana Srbije koji ne mogu da idu u penziju iako oni misle da imaju dovoljno godina staža, imaju dovoljno godina života, ali im doprinosi nisu plaćani za određen broj godina i mi mislimo da bi zaista jednom za svagda trebalo da se podvuče crta i da niko… Ti ljudi, jednostavno, nisu krivi što su, eto, radili kod neodgovornih poslodavac, što se u državi neodgovorno odnosilo prema tim poslodavcima, uopšte prema obavezama, prema fondovima itd. Mora se podvući jednom za svagda crta i svim tim ljudima moraju se platiti doprinosi da bi imali jednake uslove za penziju, kao što imaju drugi ljudi kojima su doprinosi plaćani.

Dame i gospodo narodni poslanici, rasprava po ovom zakonu isključivo se vodi o nominalnom iznosu penzija, odnosno o njihovom vraćanju na nivo iz 2014. godine sa svim povećanjima koja su se u međuvremenu desila. Međutim, moramo znati da je to samo jedan aspekt sagledavanja penzija. Penzije su kompleksna kategorija i moraju se sagledati sa više aspekata i sa više strana. Mi svi u ovoj sali znamo kolika je trenutno starosna granica za odlazak u penziju. Znamo i dinamiku prema kojoj će naše dame sustići naše muškarce i izjednačiti se sa njima za ostvarivanje prava na penziju. Međutim, znamo i to da je ova Vlada apsolutno proevropska, ali pri tome nigde se ne kaže da je u EU starosna granica za odlazak u penziju 67 godina za muškarce. Zato pitam nadležnog ministra, mada ga ne vidim ovde, da li će u ovom pogledu Republika Srbija slediti EU, ali na osnovu sveg iskustva koje do sada imamo, to je stvar koja će biti nametnuta od strane EU. Zato svi oni naši građani koji, recimo, u ovom trenutku imaju pet, šest godina do ostvarivanja prava na starosnu penziju, ne smeju da se iznenade, odnosno ne smeju mnogo da se raduju toj penziji, jer može vrlo lako da se desi da kada to svoje pravo ostvare da se upravo tada produži taj vremenski rok. Dakle, situacija je takva da ljudi moraju raditi duže za kraće penzije. Sva ova vaša hvalisanja vezana za ovaj zakon za povećanje penzija na osnovu ovoga padaju u vodu. Hvala.

Da li neko želi reč? (Ne) Na član 4. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Napravila je uvod koleginica Radeta, vezano za neuplaćeni radni staž i otišao je ovaj kome je otac kupio auto i hvali se time. Šta je taj radio i šta je zaradio kada je dočekao da mu tata penzioner kupi auto u 35. godini? Nije radio ništa, naravno, osim što je radio za interese onih koji ne žele dobro Srbiji. Isto tako, vaš prvi osnivač i predsednik, pošto neki od vas dobacuju, Tomislav Nikolić, nažalost i bivši predsednik Srbije, nije činio ništa za pojedine radnike u Srbiji, konkretno za radnike u Paraćinskoj staklari, jer je upravo taj bugarski tajkun Cvetan Vasilev, koji je ortak u poslu sa Nikolićem i glavni sponzor Fondacije Dragice Nikolić, ostavio takođe ljude, koji su radili u najpoznatijoj fabricci stakla na Balkanu, možda i u Evropi još od kraja XIX veka, bez povezanog radnog staža. Gospodine ministre, vi ste za neke od tih radnika to uradili. Moje konkretno pitanje je – šta će da urade radnici koji su morali posle takvog lopovluka, kao što je ovaj Nikolićev tajkun, kao što su svi ostali tajkuni i oni koji su kupili bud zašto preduzeća posle dolaska ovih dosovaca na vlast, šta će da rade sad ovi radnici koji su tužili državu, jer u tom trenutku ta vlast DS nije njima obećala da će da im to uradi i poveže staž? Oni bi sad trebali da povuku tužbe, a veliki su troškovi, da li je tako, i vi to znate, verovatno su dolazili kod vas da plate za to što su tužili državu. Kako ćete to da rešiti, jer je u pitanju, po informacijama koje mi imamo, više od 150.000 ljudi? Uvaženi gospodine Arsiću, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, samo nekoliko rečenica konkretno o amandmanu koji sam predložio. Dakle, u članu 4. Predloga zakona kojim se menja važeći član 46. posle stava 1. predlog je da se doda novi stav 2. koji glasi: „Poreska uprava po službenoj dužnosti vrši kontrolu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za svako tromesečje (kvartalno) Šta je suština i šta je cilj koji želimo da postignemo predloženim amandmanom? Pre svega pojačati kontrolu uplate doprinosa od strane poslodavaca, od kojih jedan broj poslodavaca, nažalost, izbegava plaćanje doprinosa ili to čini, opet kažem nažalost, neredovno, a to sve na štetu radnika, jer će na kraju radnici imati onoliko penzijskog staža za koliko im je uplaćen doprinos, što je između ostalog vrlo jasno i precizno i definisano zakonskim predlogom o kojem govorim. Dakle, pojačana, osnažena, redovna i obavezna kontrola uplate doprinosa, da bi se zaštitili radnici, a time i fond je cilj koji se želi postići predlaganjem ovog amandmana. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Josip Broz. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković. Da li neko želi reč? Izvolite. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, na samom smo kraju rasprave o predloženom zakonu o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa dajem sebi pravo i slobodu da izvršim rekapitulaciju svih pozitivnih efekata koji će se ostvariti usvajanjem predloženog zakona. Ti pozitivni efekti pre svega ogledaju se u: promeni načina obračuna visina prevremene starosne penzije za osiguranike kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, usklađivanju penzija prema propisima kojima se uređuje budžet i budžetski sistem, smanjenju broja privremenih rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje putem promena u načinu obračuna poslednje godine staža osiguranja, prestanku ovlašćenja Fonda da vrši prinudnu naplatu na ime neisplaćenih doprinosa za PIO obustavom jedne trećine penzije osiguranicima koji su sami obveznici uplate doprinosa za PIO, usklađivanju matične evidencije sa Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, ustanovljavanju penzionerske kartice u cilju olakšavanja korišćenja beneficija korisnika penzija, stvaranju mogućnosti za povećanja primanja isplatom novčanog iznosa uz penziju, u zavisnosti od ekonomskih kretanja i finansijske mogućnosti budžeta Republike Srbije, i naravno najvažniji – prestanak primene propisa o privremenom uređivanju načina isplate penzija, čime se stvaraju uslovi za povećanje penzija. Sve su ovo bitni razlozi da u danu za glasanje podržimo predloženi zakon, što će SNS sa velikim zadovoljstvom i uraditi.

Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, cenjeni ministre, dame i gospodo poslanici, u prethodnom obraćanju počeo sam da govorim o demografskoj situaciji, koja nije samo problem Srbije, nego i većine evropskih zemalja. Sa jedne strane imamo činjenicu da su nacije sve starije, što prirodno dovodi i do većeg broja penzionera, ali sa druge strane razloge treba tražiti i pre svega u produženju životnog veka stanovništva. Ipak, ovom prilikom ponovo izražavam nadu da će mere Vlade Republike Srbije i pomoć koju će za decu dobijati roditelji doneti značajan porast prirodnog priraštaja. Kako god, sistem koji je bio na snazi nije bio prilagođen promenama demografskog kretanja stanovništva, prethodne vlasti su lošom politikom dovele finansije na ivicu kolapsa, a budžet je toliko bio preopterećen da je država došla pred stanje potpune havarije. Dolaskom Srpske napredne stranke i merama koje je pre svih zagovarao Aleksandar Vučić, došli smo u situaciju da danas možemo da govorimo o tome da će penzije odlukama Vlade biti uskoro na većem nivou od onoga iz 2014. godine. Mnogo je bilo onih koji su žestoko napali odluke Vlade, mnogo onih koji su govorili da je to stanje neodrživo. Danas mogu samo da čestitaju na reformama i politici koja je dovela do toga da ekonomski rast bude vidljiv, javni dug smanjen, a budžet likvidan. Oni koji su herojski preduzeli i shvatili značaj i potrebu reformi, oni koji su u najvećoj meri uvideli u kakvoj situaciji se našla Srbija, bili su upravo penzioneri. Zato koristim ovu priliku da čestitam svim penzionerima na najvećem stepenu društvene odgovornosti, jer je to način kako se država brani i kako se brine o svojim potomcima.

Izvolite, kolega. Zahvaljujem, predsedavajući. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju podnosim amandman na član 4, u smislu da se doda stav 2. koji glasi: „Odredbama ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na vladavinu prava“ Zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, srpski budžet u 2015. godini je uvek u plusu, odnosno treću godinu zaredom imamo suficit u budžetu. Takva politika omogućila je da se promeni odnos države prema Vranju i Pčinjskom okrugu. Naime, Vranje danas ima podršku države kakvu nikad nije imalo. Rade se brojni infrastrukturni projekti. Primera radi, pre tri dana u Vranjskoj Banji su počeli radovi na realizaciji dva veoma važna projekta čija je ukupna vrednost 14,3 miliona evra, i to projekat izgradnje kolektora fekalnih kanalizacija na relaciji Vranjska Banja – Vranje u dužini od 7,7 kilometara, sa kompletnom rekonstrukcijom atmosferske i fekalne kanalizacije u pet ulica u samom gradu Vranju. Realizacijom ove kapitalne investicije rešava se i problem otpadnih voda u Vranjskoj Banji, što je jedan od osnovnih preduslova za razvoj turizma u ovom mestu, koje ima sve predispozicije da postane ozbiljan turistički centar. Pored tog kolektora, u toku je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čijom će realizacijom biti rešen problem otpadnih voda u Vranju. Takođe, pomenuo bih da će pored ova dva projekta u ovoj godini Vranje verovatno biti prvi grad u kojem će početi izgradnja 186 jeftinih stanova za pripadnike službi bezbednosti. Sve su ovo dokazi da je država, zahvaljujući odgovornoj politici našeg predsednika, prisutna na svakom delu svoje teritorije, a posebno u Vranju i na jugu, gde je, kao što svi znamo, dugo godina bila odsutna. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić. Da li neko želi reč? Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri sa saradnicima, danas i prethodnih dana raspravljamo i izlažemo svoje mišljenje o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom sistemu, najpre u načelnoj raspravi, a evo, već koji dan i u pojedinostima. Pričali smo do sada o promeni načina obračuna visine prevremene starosti penzija za osiguranike sa beneficiranim radnim stažom, zatim, o povlasticama koje se tiču obračuna poslednje godine staža u smanjenju administrativnih obaveza fonda. Ali, ono što je, naravno, odnelo najveći deo rasprave je povećanje penzija za gotovo 1.750.000 penzionera u Republici Srbiji. Sve ove izmene koje sam navela i koje nisam navela, a nalaze se u izmenama i dopunama zakona, idu u korist osiguranika, tj. u korist penzionera u Srbiji. Naravno da se svi slažemo da penzije u Srbiji treba da se povećaju, ali ne treba zaboraviti i onaj zakon koji nam sledi, koji će doći na dnevni red u narednim mesecima ispred Narodne skupštine, a koji se odnosi na povećanje plata onih koji rade u javnoj upravi, tj. onih koji rade u lokalnim samoupravama i državnim organima. Ukoliko idemo u pravcu digitalizacije javne uprave, ukoliko idemo u pravcu modernizacije državne uprave, moramo da imamo kvalitetan i stručan kadar, a njih, između ostalog, možemo zadržati u državnim organima i sa povećanjem plate. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri, jedan od osnovnih ciljeva politike SNS jeste poboljšanje kvaliteta života njenih građana, a poboljšanje penzija upravo ide u prilog tome. Podnela sam amandman koji se odnosi na zaštitu ranjivih društvenih grupa i moram da kažem da ovaj zakon i te kako prepoznaje zaštitu ranjivih društvenih grupa, pre svega kroz regulisanje načina isplate za lica pod starateljstvom, za lica lišena poslovene sposobnosti i za lica, odnosno korisnike penzija koja se nalaze u ustanovama socijalne zaštite. Način isplate za njih je regulisan tako što će se isplata vršiti na osnovu oduke nadležnog organa, a za korisnike koji su smešteni u ustanovama socijalne zaštite na osnovu odluke nadležnog organa i na račun ustanove u kojoj su smešteni.

Ovaj zakon, takođe, prepoznaje i drugačiji način utvrđivanja ovlašćenja. Naime, ovlašćenje izdato od strane penzionera neće kao do sada važiti 12 meseci, nego će važiti do opoziva korisnika, odnosno izdavaoca tog ovlašćenja. Takođe, zakon prepoznaje i nabavku specijalnih pomagala za slepe korisnike, kao i za slepu decu korisnika penzijskog invalidskog osiguranja. Na kraju, završila bih rečenicom koju je Aleksandar Vučić prilikom posete gerontološkom centru na Bežanijskoj Kosi uputio penzionerima, a to je – vi ste otvorili vrata budućnosti našoj zemlji. Uvaženi ministri, kolege narodni poslanici, Zakon o privremenom utvrđivanju načina isplate penzija donet je 2014. godine kao privremena mera neophodna da se ozdravi ekonomska i finansijska situacija u zemlji. Brojni su rezultati koji se beleže od 2012. godine do danas, posebno na polju finansijske konsolidacije i kao rezultat pozitivnih ekonomskih kretanja, u prilici smo da visinu penzija u isplati vratimo na nivo bez umanjenja i time obezbedimo bolji položaj za sve penzionere. Tri godine za redom Srbija beleži rast BDP-a i suficit u budžetu Republike. Takva situacija govori da su ekonomske reforme uspešno sprovedene i da penzioneri i ubuduće mogu očekivati rast svojih primanja. Kako moj amandman govori o unapređenju školskog sistema, i dalja potreba za sveukupni razvoj Srbije sa ekonomskim i drugim neophodnim reformama se mora nastaviti. Posebno se moraju nastaviti reforme obrazovnog sistema sa kojima se značajno poodmaklo, a vidan napredak učinjen je u delu ovog sistema koji se odnosi na obrazovanje nacionalnih manjina. Ministarstvo je posebno ukazalo visok stepen saradnje sa slovačkom nacionalnom manjinom, kojoj i sama pripadam. Sigurna sam da će ukupnim reformama koje ova Vlada sprovodi položaj mog naroda kao lojalnog naroda zemlje Srbije biti još povoljniji.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite, kolega. Šta je to Srbija pokušavala da izleči i šta je uspešno ozbiljnom i odgovornom politikom uspela da savlada, to danas više ne mogu da sakriju ni oni za koje je potpuno jasno da su očigledno pristrasni. Istina je toliko očigledna da čak ni oni sami, koliko god se trudili da je oblikuju, da je sakriju ne mogu. Između ostalog, evo šta kaže štampa naklonjena tajkunsko-ljutićevskoj koaliciji, ovi njihovi nedeljnici, kada objašnjava dešavanja iz 2008. godine i period krize. Dok se svet davio u nezabeleženoj ekonomskoj krizi i koprcao da se iz nje izbavi, Srbija se zabavljala svojim jadom“ Kažu dalje: „Dok se svet trudio da spasi i prikupi novac izgubljen na finansijskim tržištima, nova vlast u Srbiji, vlast DS rešila je da odmah baci pola milijarde evra na povećanje penzija“ Kažu dalje – da vlada DS i njihov predsednik nisu imali svest o cunamiju koji stiže u Srbiju sa Vol Strita, olako prešli preko upozorenja šefa Misije MMF u Beogradu Alberta Jagera, koji je tvrdio da je Srbija ranjivija od drugih zemalja u regionu, jer svake godine troši 500 milijardi dinara više nego što zaradi. Dalje kažu: „Globalna kriza žestoko u jesen 2008. godine udarila po Srbiji. U oktobru počinje sunovrat dinara. On svakodnevno beleži nove rekordno niske vrednosti. Vrednost imovine kojom upravljaju investicioni fondovi topi se sa 63 miliona evra na 27 miliona, beogradska berza očas posla izgubila je na akcijama 75,32%, pri čemu je bila četvrti najveći gubitnik među berzama sveta.“ Kada ovako govore oni koji su im očigledno naklonjeni, potpuno je jasno, dame i gospodo, koliko je to bilo neodgovorno, kako je to bilo katastrofalno za ovu zemlju, kako može da glasi puna istina? Srećom po Srbiju, danas se radi sve apsolutno suprotno ovoj neodgovornosti i bahatosti i ovoj očigledno u dobroj meri i namernoj devastaciji svega čime su ti ljudi, na veliku žalost Srbije, upravljali u to vreme.

Uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege, izmenama i dopunama člana 4. prevazilaze se problemi koji se pojavljuju u praksi u vezi sa različitim osnovama osiguranja i njegovom primenom se svi osiguranici dovode u isti ravnopravan položaj i propisuje da se u staž osiguranja osiguraniku računa vreme za koje je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po bilo kom osnovu. Predsednik Srbije, Vlada Srbije i SNS sve što rade i sprovode rade da bi građanima Srbije bilo bolje, da konačno lepše i sigurnije žive. U tom cilju vrši se i usklađivanje i unapređenje zakonske regulative vezano za penzijsko invalidski sistem i cilj nam je uspostavljanje dugoročno održivog sistema, kojim se obezbeđuje veća socijalna i materijalna sigurnost i viši ukupni nivo penzija. Mnogo se radilo u prethodne četiri godine i sada imamo stabilan Republički fond za PIO. NJegovom stabilizacijom stvoreni su uslovi za ukidanje Zakona o smanjenju penzija, a moram da naglasim da je ovo nesumnjivo prvi zakon od 2001. godine koji ima sve pozitivne izmene koje su u korist penzionera i budućih penzionera. Predsednik Republike Aleksandar Vučić je više puta ponovio, i to je zaista realnost, da mi svi skupa treba da imamo visok stepen društvene odgovornosti, pre svega prema najstarijima, jer kada su se mnogi sklonili u stranu, penzioneri su podmetnuli svoja pleća i oni su najzaslužniji za uspešno sprovedenu fiskalnu konsolidaciju. Penzioneri su dali svoj nemerljiv doprinos i sada je red na svima nama da im se odužimo. Penzioneri su gotovo najbolji potrošači i na taj način značajno doprinose povećanju javne potrošnje, što je veoma bitno.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Svetlana Nikolić Pavlović. Da li neko želi reč? Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom se dodatno definiše član 4. ovog zakona. Donošenjem Zakona o privremenom umanjenju penzija, koji je kao što znamo na snazi od oktobra 2014. godine, naš predsednik, naša Vlada i SNS neargumentovano su kritikovani zbog smanjenja penzija, iako je navedenim zakonom 61% najsiromašnijih penzionera bio izuzet od smanjenja penzija, jer su im primanja bila manja od 25.000 dinara. Donošenjem zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, svi penzioneri koji su imali penzije do 25.000 dinara i nisu imali umanjenje penzije, imaće 13,3% povećanja, a oni penzioneri koji su imali penzije preko 120.000 dinara, imaće 8,4% povećanja ili 130.000 dinara. Zahvaljujući odgovornoj politici Vlade Republike Srbije, predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića beleži se intenzivan razvoj u oblasti zdravstva i činjenica da je za rekonstrukcije Dečije klinike Tirškova 1 utrošeno 7,5 miliona evra, kao i za magnetnu rezonancu, pokretne rendgen aparate, angiosalu, instrumente, itd. i da će za Dečiju kliniku Tiršova 2 biti uloženo 54 miliona evra to svakako doprinosi unapređenju zdravstvenih uslova i poboljšanju kvaliteta života svih naših građana. Srpska napredna stranka će u danu za glasanje glasati za ovaj i ostale predložene zakone. Zahvaljujem.

Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se nalazi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je još jedan primer odgovorne vlasti koju SNS, na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem vodi. Rezultat odgovorne politike koju smo u proteklih šest godina vodili ogleda se i u činjenici da nam inflacija nikada nije bila manja, da već šest godina imamo stabilan kurs dinara, da će nam 1. januara 2019. godine javni dug biti manji od 47% što se u poslednjih nekoliko decenija nije desilo. Konstantnim ulaganjem u našu privredu i kapacitete imamo rast BDP u iznosu od 4,9%, koji je jedan među dva najviša rasta u Evropi u ovom trenutku. Srbija je stabilna i dobro uređena država, a o tome nam govore i investicije koje su u prvoj polovini ove godine iznosile 1,4 milijarde evra, što je 15,6% više nego u prethodnoj godini. Danas Srbija privlači 56% ukupnih direktnih stranih investicija za ceo zapadni Balkan.

Zahvaljujem gospodine Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, često puta smo mogli da čujemo u proteklih tri godine da smo mi iz SNS, odnosno da su Vlada Srbije i poslanici u Narodnoj skupštini koji su glasali za Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija nekome nešto oteli, da smo opljačkali, da smo nekome zavukli ruku u džep. Ja zbog građana Srbije želim da kažem da je Ustavni sud Srbije još 2015. godine odbacio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti ovog zakona i njegove nesaglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Ustavni sud je 2015. godine naime našao da kada je reč o penzijama koje su obuhvaćene zakonom, da su osnovane tvrdnje inicijatora da penzija koja je stečena u skladu sa zakonom predstavlja imovinu penzionera, ali ukazuje da iz Ustava ne proizilazi garancija penzijskog davanja u određenom iznosu, jer je ograničenje imovinskih prava pod određenim uslovima dozvoljeno i prema našem Ustavu i prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Polazeći od toga, citiram odluku Ustavnog suda, da su propisane mere uređene zakonom, da se zakonom ne dira u pravo na penziju, da su mere propisane radi postizanja legitimnog cilja jer je stvaranje uslova za redovnu isplatu penzija makar i u umanjenom iznosu u opštem i javnom interesu. Zatim, da postoji srazmernost u propisivanju mera jer su ovim merama manje pogođene osobe sa nižim penzijama, što se postiže upravo time što procenat umanjenja nije isti za sve penzije više od 25.000 dinara. Konačno, s obzirom na to da je reč o merama privremenog karaktera, Ustavni sud je ocenio da se ne mogu prihvatiti kao osnovani navodi inicijatora o nesaglasnosti osporenog zakona sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Dakle, nije bilo nikakve pljačke, nije bilo nikakvog zavlačenja ruku u džep bilo kome. Ovo je bila jedna nužna mera da bi uopšte penzije u Srbiji mogle da se isplaćuju.

Nećemo se složiti svakako oko toga da li je trebalo ili nije trebalo da se svojevremeno smanjuju penzije. Mi srpski radikali smo govorili tada, kažemo i tada da to nije trebalo, da nije bilo potrebno, da je bilo drugih načina i drugih mogućnosti da se iz budžeta ne finansiraju nevladine organizacije, agencije nepotrebne itd. Naravno, ova odluka Ustavnog suda koju smo malopre čuli, ona je takođe za jednu ozbiljnu raspravu, ne danas i ne ovde svakako, ali ne može Ustavni sud, može evo rekao je, ali nije normalno da kaže da nešto ne ocenjuje zato što je privremenog karaktera.

Ovo, ne znam više koliko, 10, 12, 13, mislim da je ovo 13 izmena i sama ta činjenica govori o tome koliko je to nefunkcionalan i loš i počesto neprimenjiv zakon. Očekujemo da zaista jednom u neko skorije vreme dobijemo takav predlog, pa da onda raspravljamo o svim detaljima i o ovom ovde što imamo nekoliko ključnih primedbi koje smo mi kroz ove kasnije amandmane iznosili, ali na žalost zahvaljujući ovom sistemu rada neće biti prilike da se govori o tim amandmanima. Onda, ono o čemu smo govorili sve ove dane i što nam jeste izuzetno bitno jeste poruka penzionerima da ipak nećemo se opet složiti, ali definitivno u ovom predlogu zakona, sutra ćete vi to usvojiti pa će biti zakon, stoji da će se, sada parafraziram, penzije usklađivati u odnosu na stanje u budžetu. Mi ne možemo da verujemo ni jednoj vladi, ni jednom ministru da će izneti pravu istinu o tom stanju u budžetu da bi mogli da eventualno povećaju penziju ili ne povećaju i kako god teoretski postoji mogućnost da ova odredba znači da penzije mogu da se povećaju za 100%, tako teoretski ostaje i mogućnost da se penzije nikada više ne povećaju i to zaista ne možete da sporite. Žao nam je takođe što zakoni koje ovde predstavlja gospodin Šarčević, Zakon o visokom, pre svega izmenama i dopunama o visokom obrazovanju Molim vas, samo jednu rečenicu, završavam i ostavljam vas da uživate. Dakle, osnovna poruka tog zakona gde smo mi intervenisali amandmanom je takođe predlog da se kao i svaki put što je naš predlog, da se predloži potpuno nov zakon, da se više oslobodimo tog jada od Bolonje, a u ovom sadašnjem zakonu o izmenama i dopunama, predlogu o izmenama i dopunama zakona, predložili smo da se u ovom članu 17. definitivno ne ograničava kraj studiranja. Svako ima pravo da studira onoliko koliko hoće. Vidim da gospodin Arsić ne bi dozvolio da dalje govorim o ovome, a zaista smo imali puno primedbi uopšte na sistem obrazovanja, na način štampanja knjiga, na angažovanje hrvatskih firmi koje to rade po Srbiji, na odnos. Zapravo, prvo što treba, gospodine Šarčeviću, da uradite jeste da vratite dostojanstvo nastavnicima. Iz toga će, verujte, proisteći mnogo rešenja za probleme koji su se nagomilali. Dokle god imate situaciju da svaki učenik, ili svaki roditelj, ili svaki nabildovani teča i ujak mogu da dođu da izvređaju nastavnika, tu nema obrazovanja, a država ne radi ništa da taj problem reši.

Pa, eto. Moglo je još neki minut, ali u svakom slučaju, dakle, evo da završim. Srpska radikalna stranka, naša poslanička grupa neće glasati za ove predloge i očekujemo od ministara ubuduće ozbiljnije predloge. Hvala.

Poštovani ministri, poštovane koleginice i kolege, šteta što, evo ulazimo već u jedanaesti sat današnje rasprave, ali predstavnika Đilasovog tajkunsko ljotićevskog saveza nema, a baš sam mislila da ih podsetim na neke stvari iz njihovog perioda, pošto očito imaju amneziju za taj period. Naime, od 2008. do 2012. godine van Srbije lečeno je oko 500 dece, a danas se iz Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno Fonda i iz budžetskog fonda leči čak skoro 2.000 dece u prethodne četiri godine, što znači da je čak četiri puta više dece otišlo na lečenje i da su dva i po puta sredstva više izdvojena. Dok naša Vlada, naš predsednik Republike, gospodin Vučić, brine o svima, kako o penzionerima, tako i o najmlađima, oni su brinuli tada samo za živote svojih ministara, pa su neki ministri ne verujući svojim kolegama, a znamo da su naši lekari najbolji u Evropi, išli da se operišu u druge zemlje, a bolesna deca umirala i o njima se nije vodilo računa. E, mi ne sledimo njihov put, zato imamo ogromnu podršku, a oni, kao što ih sada nema u sali, tako posle narednih izbora neće ih biti na političkoj sceni Srbije. Hvala.

Izvolite kolega. Amandman koji ističe važnost kulture sigurno ima mesta u svakom zakonu, jer činjenica je da se može živeti bez kulture, ali sa kulturom je svakako lakše, bolje i dostojanstvenije. Ekonomski uslovi koji popravljaju životni standard pružaju svaki napredak baš u tom pravcu. Veliki je napor potreban da dođe do ekonomskog napretka, posebno kad se od nule startuje. Današnja vlast u Srbiji zaslužuje svaku pohvalu i svako poštovanje, jer je posvećena potpuno narodnim poslovima. A, kako se vraća od onih koji takođe uživaju sve benefite koje donosi bolja ekonomska politika? Primeri u mom gradu, Zrenjaninu, gospodin Laketić je spomenuo najveću kinesku investiciju koja glasi milijardu dolara. Dobro ste me čuli, milijardu dolara. To je velika cifra i za Ameriku, i za Nemačku, i za svaku evropsku i za svaku razvijenu zemlju, a kamoli za Srbiju. Prvo, radi se o kineskoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom guma i naravno odmah smo dobili šamar u pravcu da se radi o prljavoj tehnologiji, o zagađenju. Onda kada smo podsetili građane da od pedesetih godina, pa sve do skora, i u Zrenjaninu u centru grada postojala fabrika „Tegum“, koja je, nažalost, u privatizaciji nestala, kao što su nestala i druga zrenjaninska preduzeća, i nikada nije bilo nikakvog zagađenja, to se zaboravilo. Ovde se radi o najsavremenijoj tehnologiji. Zahvaljujem kolega. Izvolite kolega. Gospodine Arsiću, gospodo ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u članu 4. propisano je da se u staž osiguranja osiguranika računa vreme za koje je plaćen doprinos za PIO, po bilo kom osnovu. Na taj način se prevazilaze problemi koji se pojavljuju u praksi u vezi sa različitim osnovama osiguranja, a svi osiguranici se dovode u isti ravnopravni položaj. Ključni faktor za dugoročnu stabilizaciju sistema penzijskog invalidskog osiguranja prvenstveno leži u razvoju zemlje, novim investicijama i novom zapošljavanju, čime će se popraviti odnos između broja osiguranika i broja penzionera. S obzirom da se sistem finansira na principu solidarnosti među generacijama, tj. sadašnji zaposleni finansiraju penzionere, usled pozitivnih kretanja u ekonomiji zemlje, a samim tim i stanje u budžetu Republike Srbije, prestaje potreba za dejstvom Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, tako da se zakon ukida zaključno sa 30. septembrom 2018. godine. Osnov za isplatu penzija za mesec oktobar 2018. i njeno dalje usklađivanje čini penzija isplaćena za mesec oktobar 2014. godine usklađena prema važećim propisima. Ono što ja još hoću da kažem, to je da je danas Aleksandar Vučić otvorio fabriku u Nišu, sutra otvara fabriku u Niškoj banji. U ove dve fabrike radiće 2.250 radnika. Time je predsednik Vučić pružio podršku za još brži razvoj Nišavskog, Pirotskog, Topličkog. Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Izvolite. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, izmene i dopune Zakona o PIO koje ću ja i moje kolege podržati iz poslaničke grupe su dokaz da su društvo koje ide napred. Zahvaljujući politici našeg predsednika Aleksandra Vučića živimo bolje, otvaramo fabrike, nova radna mesta, gradimo moderno društvo. Trend privrednog rasta je doveo do ukidanja umanjenja penzija za korisnike sa većim iznosima penzija kojima svakako dugujemo veliku zahvalnost na razumevanju i podršci i sa kojima smo na istom zadatku, a to je uspostavljanje finansijske, stabilne, zdrave i jake države. Želim da istaknem da je penzijski sistem Republike Srbije u potpunosti oporavljen, na stabilnim nogama tako da se isplate penzija vrše redovno i neupitno sa obećanim povećanjima koje nam je dao i ministar i njegov tim ovde pred nama. Zato podržavamo ove zakone koji će nam doneti bolje sutra.

Hvala predsedavajući. Gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, evo polako se bliži kraju rasprava o amandmanima na Zakon o PIO.

Srbija sigurnim koracima ide napred i to je već očigledno, da ne ponavljamo svi jedno te isto, ceo dan. Ono što moram da kažem i da istaknem jeste jedna laž, samo jedna u moru laži koju su iznosili pripadnici bivšeg režima, predvođeni Draganom Đilasom, danas u savezu sa silovanje Srbije koji su rekli kako smo dali u bescenje PKB. Još jedna velika laž, Taj isti PKB su doveli u ogroman minus, upropastili su fabriku, samo je 2017. godine kombinat imao minus od 80 miliona evra.

Da li neko želi reč? (Ne) Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Borka Grubor.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Igor Bečić.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, zajedno Boško Obradović, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Marija Janjušević, Srđan Nogo, Zoran Radojičić i Miladin Ševarlić, zajedno Aleksandra Čabraja, Sonja Pavlović, Jovan Jovanović i Zoran Živković, zajedno, Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović i zajedno Saša Radulović, Branislav Mihajlović, Ana Stevanović, Branka Stamenković, Ratko Jankov, Dušan Pavlović i Jasmina Nikolić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Dejan Šulkić, zajedno poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno poslanici poslaničke grupe DS. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Sonja Pavlović, Jovan Jovanović i Zoran Živković.

Da li neko želi reč? (Ne) Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik LJubinko Rakonjac. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dosta je bilo.

Da li neko želi reč? (Ne) Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.

Da li neko želi reč? (Ne) Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS. Da li neko želi reč? (Ne) Na 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.

Da li neko želi reč? (Ne) Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dosta je bilo. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva su prihvatili amandman.

Evo ovako. Amandman koji smo podneli zapravo je amandman kojim podržavamo stav Sindikata penzionera Nezavisnost, da se prestanak važenja privremenog Zakona o umanjivanju penzija reguliše donošenjem posebnog zakona. Zanemarimo sada na čas ekonomsku opravdanost i ustavnost privremenog četvorogodišnjeg umanjivanja penzija. Zanemarimo i koliko su ta umanjivanja penzija smanjivana povremenim povećanjima penzija tokom važenja privremenog zakona u te četiri godine kroz njegovu korekciju. Predlažem da zanemarimo koliko će veće penzije biti nakon prestanka važenja privremenog zakona i pitanje kako će se penzije usklađivati, kojim merama, propisima i koliko će Vlada pokazati izdašnost i hoće li ona biti veća i predvidljivija od onoga što traži Fiskalni savet. To su sve posebne teme i imali bi ponešto da kažemo po svakoj od njih i u krajnjoj liniji je to i rečeno u današnjoj raspravi i prethodnih dana. Sve to nema nikakve veze sa jednom nepsornom činjenicom, a to je da su penzioneri tokom svakog meseca važenja privremenog zakona dobijali manje nego što bi dobijali da privremenog zakona nije bilo. Svaka ta neisplaćena razlika predstavlja pozajmicu, trebalo bi da predstavlja pozajmicu, koju su penzioneri po sili slova privremenog zakona svakog meseca davali državi. Ta pozajmica mora da se vrati, inače će dobiti karakter trajnog uzimanja. Prisilna privremenim zakonom propisana pozajmica može imati karakter privremenog uskraćivanja prava raspolaganja nad imovinom, ali ako se novac ne vrati, onda to poprima karakter trajnog oduzimanja prava vlasništva nad imovinom, jer penzije su imovina i po stavu Ustavnog suda. To je već nešto što ne bi smelo biti dopušteno. Ustavni sud je zauzeo st av da penzija jeste imovina i da je njihovo umanjivanje ravno uzimanju nečije sobe u stanu. Ustavni sud je smanjivanje penzija prihvatio pod uslovom da je privremeno i da je u vreme krize. Tih kriznih uslova više nema. Poslanici vladajuće većine i predstavnici Vlade se hvale rezultatima ekonomske politike i, u krajnjoj liniji, privremeni zakon se ukida. Držimo da ste u pravu kada kažete da krize više nema. Ako Vlada ostaje pri stavu da je po članu 4. privremenog zakona svaka učinjena isplata konačna, penzije onda se ne vraćaju, već samo imamo prestanak uzimanja dela budućih penzija uz trajno uzimanje dela imovine, dela penzija iz protekle četiri godine. Ako se neisplaćene razlike penzije učinjene tokom važenja privremenog zakona ne isplate penzionerima, onda uzeto neće imati karakter privremenog, u kriznim uslovima ograničenog raspolaganja imovinom, nego će imati karakter trajnog oduzimanja prava vlasništva nad imovinom, a to je za državu kandidata za članstvo u EU nedopustivo narušavanje imovinskih prava. Litvanija je kao članica EU penziju umanjivala od 2010. do 2013. i kompletan iznos učinjenih umanjenja, oko 247 miliona evra, je penzionerima vratila u naredne tri godine. O tome postoji i dokumentacija na zvaničnim sajtovima EU, Evropske komisije. Kod njih je bio u pitanju manji novac. Oni verovatno i bolje stoje od nas, pa su mogli da vrate to za tri, a mi mislimo da mi možemo da to vratimo za pet godina. Ako je to morala Litvanija kao članica EU, mi mislimo da to moramo uraditi i mi kao zemlja kandidat. Ne bi trebalo da se dogodi da ispadne da naša vlast svoje penzionere i njihova prava tretira lošije nego Litvanija, litvanska. Poštovanje imovinskih prava koja sad imamo priliku da demonstriramo vraća poverenje građana u institucije, a to podiže i poverenje investitora, smanjuje potrebu da investitore privlačimo subvencijama, i to može doprineti privrednom rastu. Da bi nam privredni rast rastao 6% - 7% godišnje ključno je poverenje. To je ono što pravi razliku između sadašnje stope rasta i većih stopa rasta, a poverenje se zadobija poštovanjem imovinskih prava. Naš je predlog na tragu zahteva penzionera da se razlike u penzijama neisplaćene tokom četiri godine važenja privremenog zakona vrate i to podržavamo i radi sprečavanja eventualnih sudskih troškova za državu, pošto imamo informaciju da je Sindikat penzionera Nezavisnost podneo tužbe Međunarodnom sudu pravde, evropskom sudu pravde u Strazburu, jer ti sudski troškovi će opet pasti na teret budžeta, građana, penzionera i apelujemo da se o tome postigne dogovor. To vraćanje pozajmice mora ići uz kamatu, jer pozajmice se tako vraćaju, za svo vreme tokom kojeg je svaki penzionerski dinar proveo u rukama Vlade Republike Srbije od dana kada ga je Vlada Republike Srbije zadržala do dana konačne isplate svakom penzioneru. Očigledno je i zbog visine sume o kojoj pričamo, da će to vraćanje morati ići i na rate i može se pregovarati o tome koliko dugo će vraćanje trajati i u koliko rata, da se ne bi ugrožavala fiskalna stabilnost. Ali, da se ne vrati, o tome ne bi trebalo biti bilo kakve dileme. Mi smo i predložili poseban zakon, koji je u međuvremenu sindikat penzionera „Nezavisnost“ podržao… (Predsedavajući: Kolega, nemojte sad pričati o drugom zakonu koji ste vi predložili. Možete da pričate o vašem amandmanu, o drugom zakonu ne.) Tako je, ja govorim o amandmanu kojim predlažemo da se prestanak važenja privremenog zakona o načinu isplate penzija reguliše donošenjem posebnog zakona. O tome da li je amandman… Kolega, tema je amandman. Znači, vaš amandman glasi ovako: „U članu 53. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi – umanjenje penzija učinjeno u skladu sa stavom 1. ovog člana, konvertuju se u javni dug Republike Srbije, koji će biti regulisan u skladu sa posebnim zakonom.“ Tu je kraj priče. A da reklamirate sindikate kroz amandmane – ne. Ne možete da obrazlažete poseban zakon. Taj zakon nije na dnevnom redu. Ako mogu da nastavim o amandmanu. Predlažem amandmanom da se zakonom propiše donošenje posebnog zakona kojim će se regulisati isplata svih ovih umanjenja koja su penzioneri imali u protekle četiri godine. Da bi se raspravljalo o prihvatljivosti mog amandmana kojim se sugeriše poseban zakon, mislim da je korisno da se čuje kakav je mogući model koji bi tim posebnim zakonom mogao propisati vraćanje penzionerima neisplaćenih delova penzija. Zato, to što želim da kažem jeste po amandmanu i poštujem da je sada već zaista kasno i poštujem da vladajuća većina namerava da uskoro završi sednicu i zaista neću dužiti, reći ću samo dve rečenice, ako mi dozvolite, i unapred vam hvala na tome. Mi smo predložili model da se to vrati kroz obveznice sa pet godina dospeća, dakle, da se to proglasi javnim dugom, a možemo sugerisati i razgovarati o tome da to ne bude nešto što će uvećati javni dug, nego da se penzionerima u visini tih potraživanja daju, recimo, akcije EPS-a i time se podigne tržište hartija od vrednosti, pojača mu se promet. Toliko od mene za sada. Voleo bih da čujem od ministra kratak odgovor, da ne dužimo raspravu, pošto je zaista kasno. Na član 53. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? (Ne) Amandman kojim se posle člana 53. dodaje član 53a podneo je narodni poslanik Dejan Šulkić. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio je ovaj amandman kao nepotpun. Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa. Amandman kojim se posle člana 53a dodaje član 53b podneo je narodni poslanik Dejan Šulkić. Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 55. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Martinović i Ivan Bauer. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva su prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Da li neko želi reč? (Ne) Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.

Da li neko želi reč? (Ne) Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio je amandman. Izvolite. Samo da obavestim Narodnu skupštinu da je na Odboru za obrazovanje o ovom amandmanu bilo raspravljano i on je usvojen. Ja sam dao saglasnost, međutim, iz nekih tehničkih razloga, to nije pribeleženo, te sam dužan da ovde javno ponovim da sam saglasan. Hvala. Konstatujem da je, na osnovu prihvatanja ovlašćenog predstavnika predlagača, ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne) Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marina Ristić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.

Da li neko želi reč? (Ne) Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandra Belačić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli narodni su poslanici LJiljana Mihajlović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.

Da li neko želi reč? (Ne.) Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O PROFESIJAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU I USLOVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i Filip Stojanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Sreto Perić i Momčilo Mandić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Despotović i Miljan Damjanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

Da li neko želi reč? (Ne.) Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, saglasno članu 87. stavu 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem subotu, 29. septembar 2018. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao dan za glasanje o tačkama 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda sednice Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Sa ovim bismo završili i